Dnešní den bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku třetích čtení, tak jak jsme včera hlasováním rozhodli. Dále oznamuji, že paní poslankyně Anna Putnová má náhradní kartu číslo 11.

Pardon, pan ministr Stropnický se hlásí. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji panu ministrovi. Takže vyřadit tisk číslo 57.

Ptám se, kdo další chce ještě něco k pořadu schůze. Prosím, pane předsedo.

Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Takže nejprve budeme hlasovat o návrhu pana ministra Stropnického, který si přeje vyřadit tisk číslo 57, vojenský újezd Brdy, z pořadu této schůze. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 119, přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 6, návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 120, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 57, proti 53, návrh nebyl přijat. V takovém případě je tady druhý návrh pana předsedy Stanjury, aby tento bod číslo 90 byl projednán v pátek jako první bod našeho jednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 121, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 55. Tento návrh taktéž nebyl přijat.